Jestli někdo samozřejmě celý život vydělává a tím i platí pojistné z úrovně třeba dvojnásobku nebo trojnásobku průměrné mzdy, tak to neznamená, že dostane samozřejmě 200 nebo 300 % vyšší důchod. Má jej vyšší pouze o nějaké desítky procent. Už dnes, jak říkám, je tento systém velmi redistributivní a já očekávám, že tyto tendence se budou samozřejmě ještě spíše prohlubovat.

Ale ten stát by mu měl jít naproti. My máme tady úřady práce, spoustu různých programů, rekvalifikací, takže bychom se měli skutečně zaměřit na ty, kteří chtějí jít třeba do předčasného důchodu, jehož parametry tady v tuto chvíli měníme, a jako úřad práce jim nabídnout nějakou novou perspektivu, nějakou novou jinou možnost.

Ale z úřadu práce bohužel, bohužel, jsme pouze udělali distributora sociálních dávek. Neudělali jsme z něho nějakou myšlenkovou platformu, která by se zabývala tím, jakým způsobem nabízet na pracovním trhu z hlediska nových technologií, nových možností, nových pracovních příležitostí, nějaké pro seniory další uplatnění. Potom, když se podíváme na ty rozpočtové věci, kterými se tady strašně moc zabýváme, protože tato vládní koalice nám říká musíme to upravit, protože na ty důchody samozřejmě do budoucna mít nebudeme. My se tady samozřejmě hádáme, koalice versus opozice, kolik to EET přineslo do státního rozpočtu. My říkáme 18 miliard korun, o které se státní rozpočet připravil díky EET. Včera vyšlo na číslech statisticky, jakým způsobem si stojíme v šedé ekonomice.

A včera vyšlo číslo, že v šedé ekonomice se nachází 15 % našeho hospodářství a že to je jeden bilion korun. Jeden bilion korun.